Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já jsem se hlásil ještě předtím, než se procedurálně hlasovalo, bohužel nedostal jsem slovo. Já si uvědomuji, že tady máme mimořádné okolnosti, ale i v těchto mimořádných okolnostech si myslím, že bychom měli respektovat jednací řád Poslanecké sněmovny.

Výbor v usnesení navrhne, zda se má konat o návrhu zákona obecná rozprava a o kterých částech se povede rozprava podrobná. Takže výbor nemůže podle tohoto ustanovení nebo je to nad rámec toho, nemá to oporu v zákoně navrhnout, aby někteří poslanci v rozpravě nemohli vystoupit. A když se podíváme na ustanovení 7 téhož paragrafu, tak Sněmovna může rozhodnout, že od obecné rozpravy ve druhém čtení návrhu zákona upouští, a omezit řečnickou dobu až na pět minut. Třetí čtení návrhu zákona atd.

Myslím si, že ta část ustanovení, která se odhlasovala, která zabraňuje vystoupení, je nelegální, ale nijak to nechci zpochybňovat a zdržovat tady. Jenom to chci říct jako precedens do budoucna, aby se tímto způsobem neomezovala práva vystupovat u poslanců tím, že to navrhne výbor a Poslanecká sněmovna to odhlasuje.

Beru vaše vystoupení k proceduře, kdy jsem napravil svoji chybu, ale jinak samozřejmě zákon o jednacím řádu jasně hovoří, že usnesením může Poslanecká sněmovna omezit jak část obecné rozpravy, tak tu rozpravu úplně vypustit, čili omezit všechny poslance tak, aby nevystupovali.

Nyní pan poslanec Marian Jurečka... Děkuji za slovo. Já to jenom uzavřu.

Tento precedens už byl vytvořen v roce 2002 při povodních a zneužit nebyl nikdy zatím. My jsme tento argument slyšeli, ale nepodařilo se nám dané usnesení dohledat, takže poprosím, aby bylo citováno přesně.

Takže prosím pěkně, toto veďme v potaz.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl na úvod poděkovat paní ministryni, že přehodnotila svůj postoj, kde původně nechtěla ani slyšet o předložení legislativního návrhu, a nakonec našla cestu, jak EET pozastavit ještě tak, abychom to stihli před 1. květnem. Já si cením toho, že vláda přehodnotila ten postoj a oproti velmi sporné variantě, kde by šla cestou odpuštění sankcí, ale povinnosti by občanům zůstaly, jdeme cestou změny legislativy, která dává těm podnikatelům daleko větší právní jistotu. Takže toho si vážím. Myslím si, že ten návrh se dá ještě o něco vylepšit. Pokud to neprojde, samozřejmě podpoříme všechny další možnosti odložení, ať už k 1. lednu, jak navrhuje kolega Jurečka a jak ostatně navrhla celá opozice po posledním jednání rozpočtového výboru, stejně tak podpoříme odklad případně i o devět nebo šest měsíců. A já kromě tohoto pozměňovacího návrhu navrhnu ještě jednu věc, a to úplné zrušení třetí a čtvrté vlny. Mám za to, že tahle Sněmovna má poslední šanci ještě jednou se dobře zamyslet nad tím, jestli to opatření je přiměřeně efektivní, nebo není. My jsme přesvědčeni, že není, že dopadne na ty poctivé, kteří si budou muset pořizovat ty elektronické kasy, a ti nepoctiví prostě nebudou vydávat ty účtenky. Na tom ten zákon nemůže nic změnit. A ve chvíli, kdy transakce probíhají jeden na jednoho, tak není, jak to kontrolovat. Takže z tohoto důvodu já asi naposledy na plénu této Sněmovny navrhuji vypuštění třetí, čtvrté vlny ze zákona úplně. A prosím vás, abyste to ještě jednou zvážili, jestli skutečně stojí za to těch x set tisíc živnostníků vystavit té zbytečné byrokracii navíc.